Já jenom jsem tady vlastně původně předložil návrh, který mi připadal jednoduchý, ve kterém jsem navrhoval, aby se přijalo opatření, kterým by se zamezilo tomu, aby někdo volil dvakrát v evropských volbách, a aby za to, kdy když to někdo poruší, byla příslušná sankce.

Takže to si myslím, že se někde posoudí, jestli to je možné takto k tomu, co já jsem navrhl, přidat. A na to, co tady řekl pan poslanec, nebo místopředseda Okamura, bych řekl jenom takovou krátkou poznámku.

Jsem přesvědčen, že tam, když dneska člověk sedí jednak v případě kultury, tak to je dneska suverénní oblast každého státu, tzn. ještě oproti zahraniční politice tam každý stát má možnost dělat svou politiku, žádná evropská politika v tomto neexistuje. A druhá věc, která je ještě podstatnější. Já bych tady rád připomenul, že když tam člověk jezdí, tak tam jede proto, že já jsem přesvědčen, že to je zájem toho státu.

A já bych vám rád, kolegové, připomněl, že za 30 let se zahraničněpolitická situace ve světě výrazně zhoršila. Opakuji, když porovnám situaci před 30 lety a dnes, tak se zahraničněpolitická situace výrazně zhoršila.

Možná naše šance, kterou dneska máme, a proto si myslím, že evropské instituce bychom tady neměli líčit jako odnárodňovací instituce, ale instituce, kde máme šanci díky tomu jako stát vůbec do budoucnosti obstát. A takhle bychom je, si myslím, měli chápat. Děkuji, pane ministře. To bylo závěrečné slovo, a protože nezazněl žádný návrh, o kterém bychom měli hlasovat, tak končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministru, děkuji panu zpravodaji. Seznámím vás s omluvami, které v průběhu projednávání tohoto návrhu přišly. Pan ministr dopravy Vladimír Kremlík se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny od 17 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů, paní poslankyně Kateřina Valachová se také od 17 hodin do konce jednacího dne omlouvá také z pracovních důvodů.